Děti si zaslouží péči. Děti si nezaslouží ústavní péči v takto nízkém věku.

A všechny tyto země zvládly už ten krok do budoucnosti udělat. Je to velký dluh, který máme. Je to velký dluh i vůči pěstounům, vůči lidem, kteří na sebe tuto zodpovědnost přebírají a kteří tím velmi pomáhají naší společnosti, ale hlavně tím velmi pomáhají dětem, které by jinak zůstaly opuštěné a právě v nějakém typu ústavní péče. Tedy vás všechny prosím napříč politickým spektrem a ta debata ve mně vyvolává pocit, že by to hlasování mohlo dopadnout dobře o podporu tohoto návrhu. A chtěl bych napříč politickým spektrem poděkovat všem kolegyním a kolegům, které a kteří se danému tématu dlouhodobě věnovali. Podporu Starostů a nezávislých tento návrh každopádně má.

Prosím máte slovo.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Na paní kolegyni Pekarovou vaším prostřednictvím.

Došlo k aktuální podpoře seniorů a my jsme reformu předložili. Ale to není jediné.

Já jsem chtěl reagovat na kolegyni Aulickou Jírovcovou ohledně těch financí pro pěstouny. Podle mě je zcela zásadní nastavit za prvé zvýšení té částky, protože se nevalorizovala strašně dlouhou dobu. Současně nastavit pravidelné valorizační schéma. Samozřejmě ty peníze nejsou jediná motivace, zvlášť u tohoto typu činnosti. Ti lidé to dělají, protože to chtějí dělat, vidí v tom nějaký smysl. Ale současně ve chvíli, kdy se ta rodina potom ocitá v existenčních problémech, protože stát roky nepřidává, a přitom inflace roste, všechno zdražuje, tak samozřejmě potom lidé z toho systému vypadávají i z finančních důvodů. Takže zajistit to stálé stabilní financování je zcela zásadní a já doufám, že se nám to dnes podaří. Děkuji. Prosím máte slovo.

Děkuji.

Prosím máte slovo.

Byly takové děti, které v ústavu samozřejmě byly, ať v kojeneckém, nebo dalším. Ale nikdy to nebylo důvodem sociálním.

Ale tak to přece není.